Pan kolega Roman Váňa jako zpravodaj výboru pro bezpečnost už je na svém místě. Nyní už bych požádal pana ministra vnitra Milana Chovance, aby z pověření vlády předložený návrh zákona uvedl. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, již v prvém čtení jsem velmi podrobně představil vládní návrh novely zákona o zbraních a dalších souvisejících zákonů, dovolte mi tedy, abych ho ve stručnosti připomenul ve druhém čtení. Nakládání s municí bude nově v rámci zákona o zbraních upraveno samostatně. Dojde také k zavedení samostatných muničních průkazů a licencí. Jejich držitelé budou muset splňovat přísnější podmínky a plnit přísnější povinnosti než držitelé zbrojních průkazů a licencí. Zcela nově se upravuje skladování munice a podmínky jejího používání. Tato úprava však bude ke své plné funkčnosti vyžadovat přijetí rozsáhlé prováděcí legislativy. Z tohoto důvodu je u změny právní úpravy nakládání s municí navrhován roční odklad její účinnosti.